Děkuji za slovo. Já bych chtěl jenom reagovat na to, že pan Stržínek měl náhradního zpravodaje.

Oprava chyby v odkazu na zákon o odpovědnosti za přestupky. Jde pouze o sjednocení formulace s odkazem, který je obsažen v zákoně o zadávání veřejných zakázek.

Děkuji.